Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A já věřím, že potom se začnou ta opatření uvolňovat.

Jak už jsem říkala, my jsme sledovali rychlost, takže určitě uvítám, že to dnes bude schváleno, když se posuneme rychle do Senátu, když prostě nějakým způsobem budou mít osoby samostatně výdělečně činné jistotu.

A teď budeme samozřejmě řešit další menší skupiny. Dohodáři do 10 tisíc, říkám, tady opravdu nemám řešení. Ale nezapomínejme, že pořád funguje systém sociální podpory, ten nám neskončil v této zemi, tady pořád oni se mohou obrátit a žádat příslušné dávky.

A je otázka my jsme si řekli dneska, že se o tom budeme bavit.

Dosáhne. Dosáhne, protože jsou doma, je zavřená provozovna, vím, o čem jsme na vládě jednali. Takže ti zaměstnanci, předpokládám, že jsou na pracovní smlouvu.

Teď to říkám trošku, jak to přináší život.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci v pořadí první paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Roman Onderka. A připomínám, že řečnická lhůta byla zkrácena na pět minut.